Takže to, že něco sepíšeme, dáme to do zákonů, budeme to mít napsané na papíře, nás neopravňuje ani neuskuteční to, že se nebude někde něco rozkrádat.

Protože vnímá, kde dneska mizí peníze, kde se rozdělují, kde se sponzoruje ze státních peněz sport, takže je vlastně nekontrolované, kam ty peníze jdou. Takže záleží na nás, na poslancích, jestli chceme, aby to fungovalo. Ale z nás nikdo nic kontrolovat nechce, protože nikdo z nás ničemu ani nerozumí.

Ale to bylo tak všechno.

Já jsem tu za to sportovní prostředí.

Evidentně tomu nebylo nasloucháno.

Děkuji za slovo.

A musím bránit svého kolegu pana senátora Vystrčila. Ty stenozáznamy jsou hrozná věc. Všechno, co řekneme, naši političtí konkurenti nebo naši političtí partneři mohou použít proti vám. Tak já vám připomenu 6. červen letošního roku, kdy probíhaly interpelace na premiéra. Chápu, že každý z nás nemusí vědět všechno a že se třeba zeptá i oblasti, které nerozumí.